Přeskočím.

Přesně cituji.

Já jenom konstatuji to, že se opíráte o to, že je mimořádná situace a že z tohoto důvodu se musí udělat stav legislativní nouze.

Takže to je to hospodářské ohrožení, když je to takřka pod rozlišovací schopnost? Argumenty, že jste to tam nedali, že jste měli hodně práce nezlobte se na mě, pane ministře že bylo předsednictví Evropské unie a že byla válka...

Věděli jste to velmi dobře. A můžeme diskutovat, jaký byl ten hlavní důvod.

A rozumím tady jedné věci, že hledáte systémové úspory. Musíme si říct, že buď děláme opatření krátkodobá, anebo děláme opatření dlouhodobá. Je jasné, že ten systém do budoucna je takto neudržitelný, na tom se shodneme. Ale vy neděláte žádné systémové opatření.

To mně smysl dává.

A já řeknu konkrétně jaké.

Nechci teď tady chodit do detailu, ale nesouhlasím s tím, že by s inflací měla bojovat jenom Česká národní banka, abych to řekl úplně přesně. Pane ministře financí, vy jste říkal zejména Česká národní banka, zejména centrální banka.

Velmi dobře víte, že celá řada fiskálních opatření mohla inflaci snížit, ať už je to opatření rozpočtového charakteru, což tedy chápu, že by bylo až na konci roku, otázka snižování cen, otázka určité míry regulace neřeším teď, co to přinese třeba poté, ale určitě to má nějaký okamžitý dopad na inflaci, konečně to mělo i to naše snížení daně z přidané hodnoty.

V každém případě vláda má do značné míry inflaci rovněž pod kontrolu.

No jednoznačně na tom vydělaly, neříkám všechny, ale některé energetické společnosti. ČEZ bude mít gigantický zisk v tomto roce.

Za další, jsem přesvědčen, že budete mít více zdrojů v tom, v čem jste plánovali jakožto kompenzace za zastropování. Jak všichni víme, dneska ty ceny jsou pod touto hladinou, z čehož vyplývá, že stát s největší pravděpodobností nebude zdaleka nucen kompenzovat tolik obchodníkům s elektřinou nebo s energiemi, jako se předpokládalo. Pokud si to teď dobře vybavuji, tak to bylo plánováno na úrovni 100 miliard korun. Zatím to vypadá, že to bude výrazně méně. To znamená, tady podle mého názoru je poměrně dost velký rozdíl v tom, že se více vybere.

Nikdo z nich nemá asi radost, ale v každém případě jsou zde inflační příjmy.

Mimo jiné právě tou valorizací těch důchodů.

Zákonná valorizace versus váš návrh, bavíme se o 14, 15, maximálně 20 miliardách korun.

Na tomto jsem se vám snažil ukázat, že to není žádné hospodářské ohrožení.

Pak je tady samozřejmě rozměr sociální.